Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je přihlášena paní poslankyně Helena Válková, připraví se pan poslanec Richard Brabec. A ještě než dám slovo paní poslankyni, přečtu omluvy.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.